Děkuji.

Kolegyně, kolegové, já si s dovolením také prostřednictvím pana předsedajícího dovolím zareagovat na paní poslankyni Richterovou. Ona to asi úplně vůbec nepochopila.

Dokonce skoro většině mých kolegům a kolegyním jste nedovolili, abychom vystoupili, proto jsme museli zvolit tuto formu, aby to tady za nás přečetl pan předseda. A jestli tady my něco porušujeme? My tady nic neporušujeme. Vždyť si vzpomeňte, já jsem tady před chvílí, nebo před pár hodinami navrhoval, jsme všichni unavení, tato Sněmovna jede bez nějaké delší přestávky přes 70 hodin, pojďme si všichni odpočinout, dejme si 12hodinovou pauzu. A co vy jste udělali? Děkuji.

Jak pan náš předseda recykluje neustále podle svých poradců nějaké projevy.

Z mého pohledu opravdu se dopouštíte na té skupině osob, která se může nejméně bránit, že jim prostě upíráte nějaký zákonný nárok.

Není to jednoduché.

Takže vládní návrh stavebního zákona 8 měsíců.

Proč to říkám? Říkám to proto, že vlastně tehdejší koalice v tomhle obsahově respektovala i tu možnost obstrukcí, protože jednací den končil v sedm nebo v devět, proto se to neustále vracelo.

To znamená, je to nepříjemné i pro ty zaměstnance, pro všechny.

Ale vy sami vlastně to, co jste využívali, tak nerespektujete, když my dopředu říkáme, a nerespektujete tudíž opozici.

Děkuji, pane místopředsedo.

Takže já bych si ty narážky na obstrukce od paní místopředsedkyně tady trošku odpustila. A myslím si, že máte pět poslaneckých klubů, takže když si vezmu pětkrát dvě, tak je to na každý jednací den deset hodin pauzy, kterou jste mohli využít na to, abyste si odpočinuli vy i my. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

To znamená, že... Ano, už to bylo. A druhý procedurální návrh, který si dovolím dát, je, že tedy budeme věřit, že jako koalice třeba o tom budete přemýšlet, s čím tady vůbec přicházíte, že je to protiústavní, že nelze tu retroaktivitu, takže druhý procedurální návrh je, že přerušuji bod do úterý 7. března do 14 hodin.

Děkuju vám.